Poštovane kolegice i kolege, evo, stigli su rezultati glasovanja za izbor predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Objavljujem da je od ukupno 151 zastupnika glasačke listiće za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa primilo 127 zastupnika, glasovalo je 127 zastupnika i nevažećih listića bilo je 6. Naglašavam da je sukladno članku 31. Zakona o sprječavanju sukoba interesa za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa potrebna većina svih zastupnika, 76. Kandidatkinje za predsjednicu, dobile su sljedeći broj glasova, Novaković Nataša 75, Orešković Dalija 46. Tako da mogu proglasiti rezultate i reći da predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nije izabrana. Sada ću objaviti rezultate izbora za članove povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Objavljujem da je od ukupno 151 zastupnika glasački listiće za članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa primilo 127 zastupnika, glasovalo je 127 zastupnika, nevažećih listića bilo je 6. Ponovno naglašavam da je sukladno članku 31. Zakona o sprječavanju sukoba interesa za izbor predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa potrebna većina svih zastupnika 76. Kandidati za članove Povjerenstva dobili su sljedeći broj glasova Božić Tončica 80, Ivanjek Davorin 80, Jozić leković Aleksandra 106, Petrić Čušić Antonija 44 i Prkut Duje 42, Vučetić Tatjana 82 i Zelić Dragan 29. Proglašavam da su za članove Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa izabrani, Božić Tončica, Ivanjek Davorin, Jozić Leković Aleksandra i Vučetić Tatjana. Čestitam izabranim članovima Povjerenstva. A što se tiče izbora predsjednice, budući da zakon ne predviđa šta se događa u ovakvim situacijama, konzultirali smo Poslovnik koji u čl. 271. kaže, „Ako prilikom glasovanja potrebnu većinu ne dobije broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu. U prvom ponavljanju glasovanja, ne mogu sudjelovati kandidati, koji su dobili manje od petine glasova nazočnih zastupnika, u drugom ponavljanju glasova, ne mogu sudjelovati kandidati koji su dobili manje od trećine glasova nazočnih zastupnika. Ako ni u drugom ponovljenom glasovanju pojedini kandidat ne dobije potrebnu većinu, prijedlog za izbor tog kandidata, skida se s popisa predloženih kandidata. Dakle, sukladno Poslovniku, mi bismo morali ponovno glasovati, o istim kandidatkinjama, budući da sada nema kvoruma, to ne možemo napraviti danas, nego ćemo to napraviti na prvoj idućoj sjednici. U međuvremenu, ćemo konzultirati Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, da nam i on dade tumačenje i najvjerojatnije potvrdu takvog stava.